Prosím vás, k tomu je třeba přečíst si trestní řád, trestní zákon a najít si podle starého, kdy se ukládají věci, jak se ukládá, jestli se skutek stal. To je prostě pro mě je to smutné na Poslanecké sněmovně. To je prostě věc právníků a ti by si to měli říct. Já bych teď chtěl jenom připomenout následující věc. Pan kolega Korte prostřednictvím vás, pane místopředsedo, on už tu není, ale on mě dneska oslovil s tím, že někdo z ANO tady začal a svolal výbor. Ano, já jsem to byl. Já jsem to byl jako místopředseda výboru pro bezpečnost, když se na mě obrátili takhle vysoce postavení policisté. A svůj názor nezměním. Udělal bych to klidně znovu. Ano, chtěl jsem svolat výbor a v tom výboru mělo být pouze slyšení, zeptat se policistů na výboru za přítomnosti členů, vás, kdo je v bezpečnostním výboru, aby nám řekli, co chtějí. Když nám to nedokázali říct na rovinu a do médií, tak ať nám to řeknou přímo na výboru. Nebylo mi to umožněno. Vidíte, a pak se to celé začalo. V souvislosti se zákonem, kteří mnozí z vás, kteří tu sedíte, jste si ten jednací řád schválili nebo ho podporovali nebo se podle něho drželi. Já jsem jenom využil váš, všech, co tu jste déle než já, váš jednací řád a udělal jsem to. Tak a teď co bych chtěl porovnat. Co vadí mně. Já nechci kritizovat práci vyšetřovací komise. Ono, víte, po večerech sedět, vyslýchat, sami jste viděli, jak některým to vadí, jak se na sebe koukají, jsou to kolegové, sedí spolu. Není to jednoduché dělat sněmovního policistu, prosím vás, já tomu tak říkám. Ale co mně vadí a trošku mě překvapuje. Kolega Chalupa měl. Tak jsem si myslel, že to bude fungovat stejným směrem, že komise něco vyšetří, dá závěrečnou zprávu a v závěrečné zprávě se objeví opatření, třeba to trestní oznámení atd.

Protože když si přečtete pozorně tu zprávu, tak je tam jasně napsáno, i prostřednictvím pana místopředsedy pan předseda komise Blažek o tom mluvil, že policisté a skončilo to až u náměstka pana generála Laubeho, který už dneska není policistou, to jsme slyšeli, kde dneska je, ale to není podstatné, pravděpodobně pracoval moc rychle a neprofesionálně a uspěchal tu reorganizaci. Ale už tam není opatření směřující k Ministerstvu vnitra, aby se další možné takové kroky náměstků z Ministerstva vnitra nestaly. To tam chybí. Takže to je zajímavé, že je tam opatření týkající se až státního zastupitelství.

A právě a teď k tomu přejdu. Proč si někteří lidé potom mohou myslet: jedna paní povídala nebo na každém šprochu je pravdy trochu, že to tak je? Protože když trošku se v tom pohybují, aspoň trošku jako já, tak právě toto je zarazí, že tam není opatření směrem k vnitru, ale je tam opatření ke státním zástupcům, a ke stejným státním zástupcům, jejichž jména tady proběhla, kteří v minulosti už měli co do činění s politikou, s vyšetřováním politiků atd. To je důvod, proč se mi to usnesení nelíbí. Tu zprávu vezmu na vědomí, protože opravdu ta komise, kdo to zná, měla mantinely jenom na tuto konkrétní věc. Ale dneska jsem tady slyšel od všech vás, co tu sedíte, od všech i tady věci, které s komisí vůbec nesouvisely.

Chybí tam některé usnesení, takže si myslím, že tato usnesení, ty závěry, ať jsou jakékoliv, každý má na to svůj názor, já říkám jenom svůj, chybí mi tam usnesení právě díky (?) náměstka policejního prezidenta pana generála Laubeho, protože tady to padlo. Ono to trvalo jenom chviličku, ale padlo tady, že pracoval velmi rychle a že to je škoda.

To je důvod, který prostě vadí mně, a to si myslím, že byl spouštěč nekomunikace. Takže takhle bych to chtěl shrnout. Chtěl bych vás požádat, abychom se už nehádali, protože to nikam nevede. Připomínáte věci, kterým se někteří smějí, ale ono to není směšné. Děkuji, že jste mě někteří slyšeli. Děkuji, panu poslanci.

Přidávat k tomu cokoliv by bylo úplně od té komise navíc a myslím si, že už to stačilo.

Ani jedno. Jenom se jí říká, aby zvážila a já už teď opakuji, když to vláda neudělá, bere na sebe odpovědnost za to, jak činí olomoucké státní zastupitelství.

Ani půl věty.

A nechat to jenom tak? Paní poslankyně Černochová a její faktická poznámka. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych ráda reagovala na to, co tady řekl kolega Schwarz. Ono se to hezky poslouchá, ale ta realita, kterou tady realizuje v tomto volebním období hnutí ANO, je bohužel úplně jiná než slova pana kolegy Schwarze. Já bych ráda připomněla, protože máme asi krátkou paměť, nebo kolega Schwarz má krátkou paměť, jednu personální změnu, kterou udělalo vaše hnutí a kde se z těch důsledků té personální změny vzpamatovává Ministerstvo spravedlnosti dodnes. Je to odvolání, protiprávní odvolání ředitele Vězeňské služby pana generála Dohnala, kdy si vaše paní ministryně Válková, aniž by to s kýmkoli konzultovala ve vládě, to tady pan premiér jasně řekl, odvolala pana generála Dohnala jako ředitele Vězeňské služby bez nějakých důvodů. Nahradila ho náměstkem nebo ředitelem některé z věznic panem Ondráškem a následně, když to proběhlo a došlo to k soudnímu projednání, tak musel pana generála Dohnala na jeho pozici, a já jsem za to ráda, pan ministr spravedlnosti Pelikán vrátit zpátky.